znanja i iskustva. Revizija je utvrdila i da je u godišnjem planu obveza za 2017. g. da je sve urađeno u skladu sa planom, što također napominjem da u ovoj sabornici često čujemo da je i u 2017. ministarstvo, odnosno, vlada nisu napravili ono što su obećali. Provedba provjere naloga i preporuka i uvid u financijske izvještaje obuhvatilo je 258 subjekata i utvrđeno je da je 448 preporuka nije provedeno, odnosno, 28% Vjerujem da novi Zakon o Državnom uredu za reviziju, koji precizira kako sve te preporuke odraditi, onda, kakve su sankcije, da će pomoći i da se neće dogoditi da npr. članovi predstavničkih tijela lokalnih jedinica, nisu proveli čak 83% naloga.

Pretpostavljam da se upravo radi upravo o onome o čemu sam govorila do sada, da nije rukovodstvo bolnice odgovor ako je nešto trebalo odraditi ministarstvo, kao ni ravnatelj osnovne, odnosno, srednje, škole ako je to trebao osnivač ili više istanca. Za izražavanje mišljenja odlučujući ulogu je imao i prag značajnosti, dobro je što su sva predložena mišljenja, kao i izvješća o obavljanoj reviziji provjeravaju se na više razina imaju više stupnjeva kontrole. I zbog svega ovog, kao i donošenog strateškog plana za 2018. i 2022. u kojoj su navedene smjernice za rad i unapređenje rada, te akcijski plan u kojoj detaljno razrađene su utvrđene aktivnosti, rokovi i osobe